Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 jednacího řádu na základě žádosti 47 poslanců. Pozvánka byla rozeslána ve středu 2. června elektronickou poštou. A nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Kateřinu Valachovou a poslance Jaroslava Holíka. Nikoho nevidím.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 107. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Já tedy konstatuji, že pořad schůze nebyl schválen. Tak mně tedy nezbývá než ukončit... k hlasování? Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dneska jsme měli jednu z posledních příležitostí, abychom projednali skutečnou vymahatelnost zákona o střetu zájmů, ale bohužel kvůli tomu, že poslanci ANO nepodpořili pořad schůze, a kvůli tomu, že některé jiné poslanecké kluby KSČM to nepodpořila a některé nedodaly dostatečný počet poslanců, tak jsme se k tomu nedostali. Já si myslím, že toto je zásadní otázka a že byste se měli zamyslet nad tím, jestli toto hlasování skutečně slouží všem občanům této země, anebo jestli to slouží jenom jednomu jedinému člověku v tomto sále. Děkuji za pozornost.